Další dva pozměňovací návrhy si dovoluji načíst dnes ve druhém čtení.

Tady jsme s Ministerstvem zdravotnictví hledali nějaký průnik, a musím říct, že i se zdravotními pojišťovnami, na maximum úhrady u toho mechanického invalidního vozíku a dospěli jsme, doufám, ke konsenzu. Proto vás potom poprosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu na té kompromisní úrovni. Druhý pozměňovací návrh, který dnes budu načítat, se týká úhrad oprav invalidních vozíků ve vlastnictví pojištěnce. I tady jsme se zdravotními pojišťovnami a s ministerstvem diskutovali, mailovali a odborně konzultovali. Přiznám se, že v této problematice jsme zatím nedospěli ke konsenzu, nicméně ten pozměňovací návrh načtený bude a já doufám, že ještě i na garančním výboru budeme o těchto pozměňovacích návrzích diskutovat a že nakonec ve třetím čtení dospějeme k nějakému kompromisu. Vážené kolegyně, kolegové, děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo.

Hle, schůze byla v srpnu! To znamená, pokud by zdravotní výbor splnil lhůtu 30 dnů, resp. v srpnu už jsme měli schůzi, kde jsme jednali o důchodech, to byla řádná schůze.

Neprojednávalo se to.

Dneska slyšíme, že musíme zkrátit lhůtu na projednávání mezi druhým a třetím čtením. Debatujeme o kvalitě toho návrhu. Nikdo není proti. Spíš se debatuje, vychytávají se věci, aby tam nebyla chyba. Když máme tak málo času?

Čím to? Mohli jsme mít řádné třetí čtení ve variabilním týdnu bez zkracování lhůt.

My jsme upozorňovali na ty věci. Tak já mám jenom prosbu.

Ne vždycky jenom přijít a říct: Spěcháme, rychle, pokud nezvednete ruku, bude problém, vy budete viníci!

Já také děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Farhana. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jestli jsem pozorně poslouchal, tak zde bylo zmíněno, že výbor pro zdravotnictví nedodržel 30denní lhůtu. Já se pokusím o krátkou rekapitulaci a doufám, že toto vyvrátím.

Takže pokud to projednával a přijal usnesení garanční výbor už 12. července, tak se stala někde chyba, pak se omlouvám, ale mělo by být správně napsáno na webu Poslanecké sněmovny, 12. července výbor projednal a přerušil projednávání.

A já jsem upozorňoval, že je zbytečné zkracovat lhůtu.

Ale lhůty mluví jednoznačně. Děkuji za dodržení času.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Ale nikoli že bychom nezačali.